Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, znovu, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech.

Návrh zákona současně přináší některé věcné změny. Dovolte mi, abych zmínila čtyři nejdůležitější: 1. návrh posiluje ochranu klientů bank v případech, kdy by došlo k přeměně či jakékoliv dispozici s obchodním závodem banky nebo jeho součástí;

Děkuji vám za pozornost. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji za slovo. Tento návrh novely zákona o bankovnictví možná nebudí takovou mediální pozornost, přesto si myslím zaslouží, abychom si ho pak v druhém čtení v klidu odpracovali, protože je relativně obšírný a týká se celé řady věcí, ať již skutečně klíčových, jak zmiňovala paní ministryně, nebo i možná z určitého pohledu méně významných.

A nepochybně se týká i citlivých věcí, jako je například povolení k činnosti družstevních záložen, což byl určitou dobu segment našeho finančního trhu, který byl bedlivě sledován, a pokud v této souvislosti by mělo dojít k odebrání licence a řekněme odložení vykonavatelnosti rozsudku správního soudu v této věci, tak je to věc jistě, jistě citlivá.

A tam je nepochybně namístě se věnovat i takovým otázkám, jako je řekněme proporcionalita těch změn při garantování jednotlivými subjekty, které do garančního fondu vkládají své peníze.

Je tam otázka rozšíření povinností pro družstevní záložny, pro kampeličky tak, aby mohly dostát těm požadavkům ze strany centrální banky, a tak dále a tak dále.

Děkuji za pozornost. Tak, nyní přečtu omluvu.

Takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný další návrh nevidím.

Tak, budeme tedy hlasovat o tom, zdali souhlasíte s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Takže já se táži, zdali má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání.